Hlavní změnou, kterou zákon navrhuje, už jsme to tu několikrát slyšeli, je vytvoření nově vázané živnosti, která byla až doposud součástí živností volných. A pro mě je to taková klasická snaha zajistit si pro nějakou činnost zákonem exkluzivitu.

V tomto případě snahou omezit vstup do odvětví, nejlépe nějakým státním úředním zásahem a požadavkem, to znamená zákonem. Klasicky se to schovává za novou mantru ochrana spotřebitele, v tomto případě ochrana turistů. Jinými slovy je to zase snaha některých o paternalistický přístup státu a snaha, aby stát regulacemi mluvil do všeho. Já občany nepovažuji za hloupé jako např. vyznavači paternalistické role státu, a proto i za hloupého nepovažuji spotřebitele. On sám moc dobře ví, za co chce utratit své peníze. A předpokládám, že to i předpokládá.

Pomáhá to? Nepomáhá. Ale jsou lidé, kteří jsou za to ochotni zaplatit. A tímto zákonem ani tu nabídku, ani poptávku neeliminujeme.

Dobrý podvečer.

Prosím. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Za prvé ten návrh, který předkládá Hana Marvanová, je návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy, který byl schválen zastupitelstvem, on se nedá měnit. Ale ne že prostě tady po cestě směrem z Prahy do Poslanecké sněmovny se Hana Marvanová rozhodne, že by tam mohlo být něco lepšího, tak to předělá. To prostě možné není.

Vůbec. A dělá ostudu hlavnímu městu. A my se snažíme s tímto nějakým způsobem popasovat. Děkuji.

Za prvé, to já samozřejmě vím, že to je návrh hlavního města Prahy a že nejde po cestě ho měnit. Ale pokud tady paní ministryně vystoupila s nějakými názory a návrhy Ministerstva pro místní rozvoj, resp. vlády, tak já čekám, že ty návrhy se překopou nebo přetaví, abych to řekl přesně, přetaví do nějakého vládního návrhu zákona, to znamená i ten pozměňovací návrh, aby to prošlo klasickým připomínkovým řízením.

Druhá věc. Co jsem tady vysvětloval. Oni samozřejmě nezmizí, ti černí průvodci. Samozřejmě že se tím zreguluje, jenom tou regulací zregulujeme ty, kteří to dělají legálně. Jenom jim zkomplikujeme tímto život. Ale černé průvodcovství změnou zákona opravdu nezmizí. A podle návrhu hlavního města Prahy by dneska měli skládat zkoušky a mělo by se to měnit na živnost vázanou. Děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom avizovat, že by bylo dobré zítra, předpokládám, že tady nebude pan premiér na písemné interpelace, tak se bude začínat v devět, a aby se pokračovalo od 10 hodin projednáním bloku zpráv za Českou televizi. Chtěl bych to zkonzultovat s předsedy klubů, ale některé se mi tady nepodařilo úplně dohledat. Tak to tímto způsobem avizuji, jestli bychom to nemohli takto zařídit, aby se aspoň část té rozpravy k České televizi odehrála a stihli jsme konečně schválit zprávy k České televizi, protože už se to projednávalo několikrát. Pane předsedo, já k tomu podle textu platných usnesení můžu říct jedno, že pokud se zítra takhle shodnete s ostatními předsedy poslaneckých klubů, tak samozřejmě se to projednávat může.

Prosím, máte slovo.

Pardon, paní poslankyně, já vás přeruším a poprosím Poslaneckou sněmovnu, vážené kolegyně, vážené kolegy o klid! Děkuji. Tím vlastně začaly problémy, které tu byly uvedeny paní předkladatelkou a panem zpravodajem.

Jedná se o cizince pobývající v České republice na základě turistických víz.